Tady vy jste vládní koalice. Jestli víte o nějakých trestných činech v minulosti, tak vaší občanskou povinností je podat příslušná trestní oznámení. Tady vy jste vládní koalice, která vládne bezmála již za chvíli dva roky. A po dvou letech abyste vypustili kouřovou clonu zřejmě na nějakou minulost, o které já nevím... Ale to, co tady předvádíte, tzn. v okamžiku, kdy je nějaká Babišova firma, jejím statutárním orgánem byl předseda klubu hnutí ANO, vystavena vyšetřování, tak je to nestandardní a vznikne vyšetřovací parlamentní komise? Vy nevěříte orgánům činným v trestním řízení? A vy chcete říci, že selhává policie tím, že si dovolila obvinit nebo vyšetřovat Agrotec, a už má vznikat parlamentní komise? Je to živá kauza? Jestli něco víte, tak jste to měli říci a měli jste podat příslušná trestní oznámení. A pokud ne, tak asi špatně je, když si policie dovolí vás obvinit. Ale opravdu když koaliční partner tady nařkne instituci v resortu koaličního partnera ministra vnitra, že tam je to netransparentní... Já nevím, co na to mám říct.

Tak já skutečně netuším, co to tady rozehráváte za Matrix. Registruji žádost pana předsedy klubu ANO. Zeptám se, zda chce využít přednostního práva teď, nebo zda vystoupí až v rozpravě, pokud bude schválen program. V rozpravě, dobrá.

Budeme tedy hlasovat. Ještě zavolám kolegy z předsálí.

Přistoupíme k prvnímu bodu a tím je Zeptám se pana ministra, zda se chce ujmout v zastoupení vlády slova, aby tento bod uvedl.

Dobrý večer, dámy a pánové.

V první řadě zásadně odmítám, že bychom se nechovali transparentně. Za poslední rok jsme udělali téměř 80 externích auditů, přes 50 interních auditů tak, abychom vše to, co nějakým způsobem máme možnost kontrolovat, abychom dobře kontrolovali. Všechny podklady, o které jsme byli požádáni, ať už na Ministerstvo financí, nebo na Ministerstvo vnitra jsme předali. Pakliže jsme něco nemohli dát, tak se to týká našich obchodních vztahů. A já pak musím chránit Českou poštu, zájmy České pošty a naše zaměstnance. Co se týče veřejných zakázek. Postupujeme podle zákona o veřejných zakázkách. Kdokoli se může přihlásit.

Znovu opakuji, provedli jsme řadu kontrol. Provádíme věci, které se týkají přehodnocování zakázek. Chceme, abychom zlepšili hospodaření České pošty.

Já si myslím, že je naprosto standardní a normální, protože Česká pošta se pohybuje v konkurenčním prostředí, že náklady, které máme za něco, co si stát objednal, tak chceme pokrýt, abychom mohli hospodařit. My se pohybujeme v konkurenci. My chceme hospodařit tak jako kterákoli jiná firma a chceme být na trhu úspěšní. To je asi všechno. Děkuji za pozornost. Otevírám obecnou rozpravu, kde mám tedy přihlášku pana poslance Faltýnka, kterého prosím, aby se ujal slova. A současně, protože je prvním vystupujícím v rozpravě, aby se následně ujal i role zpravodaje.

A když se podíváte i do minulosti, tak samozřejmě z veřejně přístupných zdrojů tady můžu poměrně dlouho hovořit a to nejde za panem ředitelem Elkánem nebo za stávajícím vedením pošty, to jsou věci z minulosti za posledních x let, kdy si všichni pamatujeme, že na České poště zasahovala policie poměrně mnohokrát. Vyšetřovala různé kauzy.